Prosím všechny, aby oslovovali kolegy prostřednictvím předsedajícího. Prosím, máte slovo.

Prosím, a to nejsou peníze na podnikání, to je na přežití těch lidí, na jejich základní potřeby, aby měli jak platit inkaso, aby zaplatili telefony. Proti tomu stojí samozřejmě výpadek, jak se tady o tom hovořilo. Víte, to včerejší usnesení já chápu, bezzubé a kdesi cosi , ale to usnesení bylo naprosto odpovídající tomu, o čem tady celou dobu byla řeč. Říkala to dnes i paní kolegyně Kovářová.

Ty projekty jsou připravené i pro malé obce a jsou okamžitě schopny je realizovat. Teď opravdu jsme před touto volbou.

Děkuji.

Já si jenom dovolím ještě zareagovat na pana poslance Klause. Když tady mluvil o tom, že to jsou peníze daňových poplatníků, a vyjmenoval ty profese, tak zapomněl zmínit, že v případě evropských fondů to jsou převážně německé zdravotní sestřičky atd., protože Česká republika je stále čistým příjemcem na těchto dotacích. Takže to byl takový detail, který ve svém příspěvku opomněl. Děkuji za pozornost. Já krátce k paní předřečnici Vostré. Nadále platí to, co jsem řekl.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já musím protestovat, protože to, co tady předvádíte, je, že způsobíte nestabilitu. A co horší ono se to zpětně odrazí i na živnostnících. Moje obec zítra pozastaví projekty asi za 3 miliony korun, které by dostaly lokální firmy a živnostníci jako zakázku. Celkem takových bude asi 15 miliard, patrně více. Vytváříte nestabilitu, vytváříte strach u obcí investovat.

Kolega Benešík se může uklidnit, protože ho předběhne ještě jeho předseda klubu s přednostním právem po vyčerpání faktických poznámek. Kolega Výborný má slovo k faktické poznámce. Nebudu odvádět debatu k nějakým německým zdravotním sestřičkám. Komunisté, hnutí ANO, sociální demokraté prostě hodili obce, města a kraje přes palubu. Prostě ty peníze, které ty obce by měly logicky ze sdílených daní, tak je mít nebudou. Vytváříte tady systém.

Nedostanou ani korunu.

Bohužel, nikdo z vás si to neuvědomujete.

Těm chceme pomoci všichni. Ta vláda na to samozřejmě má.

Já bych se proti tomuhle ohradila, že říkáte, že ta vláda nedělá nic. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Miloslavy Vostré.